33.

Požádám pana poslance Vránu, který je zpravodajem pro prvé čtení, aby také zaujal místo u stolku zpravodajů.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové.

1. vypuštění částí zákona, které již pozbyly věcného opodstatnění, neboť nebyly dlouhodobě využívány, např. možnost převodu finančních prostředků na Státní fond dopravní infrastruktury nebo převod na Státní fond rozvoje bydlení.

Odstranění této podmínky uvolní převody privatizačních prostředků do státního rozpočtu. Zdrojem příjmů zvláštního účtu je výnos z prodeje privatizovaného majetku a zisk z dividend společností, ve kterých má stát podíl.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci.

Cílem návrhu je eliminace rizik spojených s nedostatkem prostředků na zvláštních účtech privatizace, odstranění přebytečných výdajových titulů ze zvláštních účtů privatizace, které nebyly nikdy využity, umožnění převodu potřebného množství financí ze zdrojů státního rozpočtu v případě nedostatku finančních prostředků na zvláštních účtech privatizace a umožnění převodu všech zbytkových prostředků hospodaření zvláštních účtů privatizace do státního rozpočtu. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozornost a dovoluji si vás poprosit o propuštění návrhu zákona do druhého čtení. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím čtyři přihlášky. S přednostním právem začne svým vystoupením pan poslanec Miroslav Kalousek, připraví se pan kolega Ferjenčík.